Ještě taková zajímavá věc: uvědomme si, že přestože to patří pod Ministerstvo vnitra, vnitřní ostrahu tam provádí nějaká najatá civilní bezpečnostní agentura, která podle počtu zajištěných cizinců má nějaké početní stavy.

A potom, co se stalo. Tam je, prosím vás, celá řada chatových osad.

Byly tam nasazeny tři zásahové jednotky ze tří krajů, dva vrtulníky.

Chci říci, že je třeba se tedy tam na tu situaci podívat, přijmout nějaké opatření.

Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Rais a připraví se pan poslanec Lang opět. Prosím, máte slovo. Děkuji vám.

Dovolím si nyní stručně analyzovat současnou situaci.

Mzdy učitelů na vysokých školách tak přestávají být konkurenceschopné i s platy učitelů v regionálním školství, jak jsem tady mnohokráte na interpelacích říkal.

Dokonce i kategorie, která je celkem respektovaná, docent na vysoké škole, se pohybuje pod tímto národním srovnáním až o 10 %.

Všude slyšíme, jak vláda bude podporovat školství, výzkum, transfer technologií do praxe, ale současná realita je naprosto odlišná, co se týká platové politiky.

Proto by mě zajímalo, co Ministerstvo školství v tomto procesu hodlá dělat.

Děkuju za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Lang a připraví se paní poslankyně Pastuchová. Děkuji, paní místopředsedkyně. Tak podruhé: protože jsme opravdu neměli včera možnost interpelovat, já jsem vznesl interpelaci na pana premiéra nepřítomného.

To znamená prakticky nejhorší hodnocení za posledních jedenáct až dvanáct let.

Po třinácti měsících této vlády na prvním místě víte, kdo je? Opět to zopakuji, je to pan Andrej Babiš.

Takže opět špatně. Další věci: pan premiér Fiala v tomto pořadu prohlásil: